Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 525/4, který byl doručen dne 26. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 525/5. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak.